Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím načíst proceduru garančního výboru, a to následně z usnesení, jak jsem již avizoval předtím. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího přednesené ve třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Hlasovat společně A1, A2 a A16.

Takže to je návrh procedury, která byla schválena garančním výborem. Děkuji. Děkuji zpravodaji za přednesený návrh. Požádám sněmovnu o klid.

Pane předsedo, ještě než vám dám slovo, prosím skutečně sněmovnu o klid! Procedura není nejjednodušší a je tam řada věcí, které bychom si měli vyjasnit. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Skutečně procedura není ani krátká, ani jednoduchá.

Děkuji. Zpravodaj akceptuje tento pozměňovací návrh k proceduře? Za garanční výbor jsem navrhl jednu proceduru a teď tady zazněla vlastně druhá procedura pana poslance Kaňkovského, tím začnu, který navrhl předřadit bod F2 před bod A14.

Kolega Kaňkovský souhlasí s tím, co řekl pan zpravodaj. Čili to jednotlivé hlasování, jak říkal kolega Stanjura, je logickým výsledkem jednacího řádu.

Já za garanční výbor trvám na tom, jak garanční výbor rozhodl ve svém usnesení. Čili změnu, kterou požaduje pan kolega Kaňkovský, nechám hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Procedura byla schválena.

Nyní tedy budeme postupovat podle schválené procedury. První návrh, pane zpravodaji?

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme pokračovat. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh? Stanovisko výboru je doporučující.

Stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr?

Návrh byl přijat. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?